Protože pokud se tady bavíme o tom, že chceme skutečně zrychlit, tak systémová podjatost je jednoznačně obstrukční nástroj. Pokud ho nevyřešíme, tak ten problém tady do budoucna bude pořád.

Pokud řeknete, že ano, musíte zase dalším správním řízením rozhodnout, který jiný stavební úřad to bude dělat za ten původní stavební úřad, a to je otázka devíti měsíců až dvanácti měsíců. To je ten obstrukční nástroj, se kterým se skutečně bude muset něco udělat.

Ale jenom bych chtěla říct, že je to příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek! To znamená, nikdy nebylo myšleno, že by stát platil kompletní výkon.

No, to je problém i u stavebního práva. Proto vlastně jedním ze základních momentů byla institucionální změna, aby byli lidé zastupitelní. My dneska máme přes 700 stavebních úřadů na úrovni obcí.

Prostě stavebních úřadů máme moc v České republice, lidé jsou nezastupitelní a my musíme vymyslet takový systém, aby ti lidé si skutečně mohli pomáhat, a pokud v jedné obci někdo onemocní, aby číslo jednací i díky digitalizaci prostě přešlo na jiný stavební úřad a vždycky se dodržovaly lhůty. Tolik asi jenom k těm faktickým poznámkám. Já bych se opravdu ráda věnovala návrhu, který dneska tady máme před sebou. Základním principem předloženého návrhu je tedy změna stavebního zákona.

Zbytek zákona, ač bude formálně účinný, se nepoužije, jinými slovy, na všechny ostatní stavby, ale ne na všechny ostatní, co stavební zákon upravuje, se stále použije stará úprava. Tak jenom abyste si představili, co se reálně stane, pokud dnešní předložený návrh přijmeme nám budou na poli stavebního zákona fungovat dva zákony, jeden starý pro ty takzvané jednoduché stavby a tak dál, to znamená, ty běžné rodinné domky, ale bohužel i bytová výstavba, a jeden nový stavební zákon, který bude realizovat vyhrazené stavby, což jsou dálnice, energetika, vodohospodářské stavby a tak dále. Dále je v tom návrhu, že má být zřízen Nejvyšší stavební úřad, ale bude zřízen pouze organizačně, to znamená, jeho úkoly bude fakticky plnit Ministerstvo pro místní rozvoj, nikoliv samostatný úřad.

Tak to jsem zvědavá, jaké pnutí vlastně bude v rámci Ministerstva pro místní rozvoj a co na to případně soudy, pokud samozřejmě toto někdo napadne. Za největší slabinu návrhu pokládám skutečnost, že návrhem dochází fakticky nikoliv k posunutí účinnosti dílčí části nového stavebního zákona, ale pouze je jím zaváděno nepoužití většiny procesů, které podle něj probíhají, ať již procesů územněplánovacích, nebo povolovacích. Myslím si, že to úplně nevyvolává úsměv na rtu u měst, kterým například nový stavební zákon dal do vínku svoje vlastní stavební předpisy, ať už Praha, nebo Brno nebo Ostrava se určitě na toto chystají, ale díky tomu, že dneska je na stole tato změna, tak se to vlastně všechno posouvá zase o nějaký čas dále, což samozřejmě ta města určitě nelibě nesou.

Znovu opakuji, že ty vyhrazené stavby, pokud se podíváte do zákona, myslím, že to je příloha číslo 4, tak tam není bytová výstavba.

Možná když se ještě dotknu právě toho 157. místa, je potřeba si říci, na jakém projektu to vlastně Světová obchodní banka stavěla. Bylo to na průmyslovém areálu, průmyslová hala.

Na druhou stranu musím spravedlivě říci, že tím, že se chce podržet procesy, které jsme v novém stavebním zákoně udělali, tak se samozřejmě zefektivní i to řízení.